Už půjdu pomalu do závěru.

Vy jste říkali, že nebudete zvyšovat daně, ale přece opak je pravdou, opak je pravdou!

A místo abyste proti inflaci a rostoucím cenám energií přijímali řešení...

V Maďarsku byly zase dočasně zmrazeny úrokové sazby u hypoték a byly stanoveny maximální ceny pohonných hmot a ceny některých základních potravin. Tak teď se podívejte, co dělá maďarská a polská vláda a co předvádí vláda Petra Fialy, pětikoalice.

Ale vy nejste schopni udělat vůbec nic, to je neuvěřitelný.

No to je neuvěřitelná manipulace.